To je ten princip. A třetí pilíř je o něčem úplně jiném. To je ryze soukromoprávní vztah mezi občanem. Jestli do něj teď budete ingerovat, tak to může skončit pěknou kalamitou.

Nyní pan místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. Poté pan poslanec Benešík v řádných přihláškách. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

Byly diskutovány. Takže není pravdou, že žádná není.

Bylo to velmi smutné.

Co se týká toho, že bychom všichni měli mít devět deset dětí. To prosím také není pravda. Ten problém totiž spočívá v tom, že tato společnost potřebuje pro zdravý demografický profil dětí skutečně více, ale mámli to říct velmi jednoduše, tak potřebujeme, aby ti, kteří mají jedno dítě, měli dvě, a ti, co mají dvě, měli tři.

Princip znamená, že není pravdou, že potřebujeme odměňovat ty, kteří mají mnoho dětí.

Ale právě její děti, které chodí do práce, platí penzi potom nejenom svým rodičům, ale i těm, kteří žádné děti neměli. To není nic proti těm, kteří děti nemají. Někdo je prostě nechce, někdo je mít nemůže. Jelikož určitě není ten správný přístup uplácet někoho za to, že má děti, tak je nutné zohlednit právě to, jestli děti chodí do práce, nebo ne. A to je právě i ten důvod, proč jsme třeba příznivci ne dalších porodných a dalších přídavků, ale snižování daní pro pracující rodiče. A stejně tak je to i v rámci důchodové reformy.

To znamená, že těch věcí je víc.

Jenom se domníváme, že to, co jste navrhli vy, se moc nepovedlo. A co se týká druhého pilíře, že funguje v mnoha zemích. A je jich skutečně hodně i v Evropě. Děkuji. Nyní pan kolega Benešík, zatím poslední řádně přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vážená vládo, nechci být příliš osobní, ale na margo rodin, které mají více dětí. Já jsem z pěti dětí. Dokázali nás vychovat a myslím si, že nás všechny dokázali vychovat dobře.

Samozřejmě vítají, pokud se jim trochu odlehčí.

Děkuji panu poslanci Benešíkovi. Faktická poznámka pana poslance Michala Kučery. Potom přednostní práva náhradní přednostní právo pana poslance Laudáta a pana předsedy Okamury. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Já vám ten čas prodloužím. Prosím znovu sněmovnu o klid! A týká se to úplně všech částí Poslanecké sněmovny včetně vládních lavic.

Jsem jedině pro, aby se podporovaly rodiny s dětmi.

To tady přece neříkáte.

Ten kabaret tady vytváří váš kolega, ministr financí Babiš. Děkuji panu poslanci Kučerovi, že dodržel čas k faktické poznámce. S faktickou poznámkou pan vicepremiér Pavel Bělobrádek.

Děkuji, pane předsedající. Zcela odmítám, že náš plán je dvě děti na plodnou ženu. Zcela to mrzačíte. Prosím, přečtěte si to. Vím, že vám to nestálo za to celou dobu, prostřednictvím pana předsedajícího, pane kolego, chápu vás, že vás to nezajímalo, ale přečtěte si to. Druhá věc, která je zcela jednoznačná. Mně to vysvětlovat nemusíte. Já jsem taky nehovořil o vás nebo o někom takovém.

Přečtěte si to. Děkuji.